Pak druhá otázka je ta, co se stane, když tuto Pařížskou dohodu nepřijmeme. Samozřejmě že ho znečišťujeme, protože všechny státy, které vypouštějí své exhalace, znečišťují životní prostředí. A opravdu jsme jediným státem, který ještě neratifikoval tuto Pařížskou dohodu? Ale samozřejmě tuto Pařížskou dohodu vítám, protože je nutné snižovat emise skleníkových plynů. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové.

Jsou to klimatické balíčky, antifosilní zákony a podobně. A já bych chtěl od pana ministra průmyslu a obchodu slyšet ujištění, že tuto záležitost bude velmi pečlivě sledovat a bude hájit to, co má v popisu svého rezortu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takový je oficiální název té konference, která se nazývá mezinárodní klimatická konference.

Bylo to tedy obrovské divadlo.